Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové. Budeme pokračovat ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku.